To je z mé strany vše. Nyní jsou přihlášeni k pořadu schůze, k změnám pořadu schůze, někteří poslanci a poslankyně. Nejdříve tady mám přihlášku s přednostním právem pana předsedy Bendy, ale nevidím, že by byl přítomen, takže jeho přihlášku přesouvám na konec. Poprosím vás, kolegyně a kolegové, o ztišení. Pokud chcete cokoliv řešit, přesuňte své rozhovory do předsálí, ať můžeme vyslechnout návrhy na změnu pořadu schůze a víme, o čem pak budeme následně rozhodovat v hlasování.

Kolegyně a kolegové, ať už v levé, nebo pravé části sálu, ať už jste předsedové klubů, nebo nejste, tak se prosím ztište, ať můžeme pokračovat. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Ministrem práce a sociálních věcí potvrzené chybějící peníze na důchody. A teď mi dovolte, abych tento bod odůvodnila.

Kdy konkrétně k mimořádné valorizaci důchodů dojde, bude mít MPSV jasno v půlce února, kdy Český statistický úřad zveřejní výši lednové inflace, ale podle pana ministra by to mohlo být už v červnu.